My nejsme nějaká země nomádů, kteří neumějí vyrobit ani náboj.

Čili toto jsou moje tři body. Doufám, že pan předseda je zaznamenal.

Děkuju za upřesnění.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré odpoledne.

Ačkoli tento termín nevypovídá nic o tom, odkud pochází většina jejich pracovních příjmů, situace se nejvíc dotýká občanů s nižšími příjmy, samoživitelek a samoživitelů.

Podali jsme v tomto směru téměř dvě desítky pozměňovacích návrhů. Současný stav je takový, že zákon o takzvaném kompenzačním bonusu pro OSVČ vylučuje z této finanční pomoci státu všechny osoby, které jsou vedle své podnikatelské činnosti ještě nemocensky pojištěnými zaměstnanci, bez ohledu na to, jaký je jejich příjem ze zaměstnání a jaký je hlavní zdroj jejich příjmu, bez ohledu na to, zda museli své podnikání v důsledku mimořádných opatření omezit či zastavit. Mnozí z nich navíc začali jako zaměstnanci pracovat až poté, co jim bylo znemožněno podnikání, aby zajistili základní životní potřeby svých rodin, a díky tomu paradoxně přišli o naději na jakoukoli finanční pomoc od státu. Zaměstnanci na zkrácené pracovní úvazky se tedy ocitli často zcela bez prostředků a hrozí jim pád do dluhových a exekučních pastí. Tito občané dlouho neměli ani nárok na mimořádné ošetřovné při péči o děti z důvodu uzavření škol a školek.